O pomoci tam není ani zmínky, ani slova, ani jedna věta.

Znamená to, že ten skutek ještě může samozřejmě státní zástupce překvalifikovat tak, aby podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí popis toho skutku, pro který dneska my ho, pana poslance Babiše, vydáme nebo nevydáme, odpovídal jeho právní kvalifikaci.

Já si nejsem jista, nerozumím tomu. Buď bych tedy zastavila všechno, ale nejsem díky bohu nejvyšší státní zástupce, nechala bych to zastavené, anebo bych udělala asi jiný krok, ale to mi nepřísluší hodnotit.

Já tam tedy v tom tu pomoc nevidím ani náhodou, a proto si myslím, že byste se všichni měli zamyslet.

Určitě to nezvýší renomé trestní justice, mám silné pochybnosti, a s napětím budu tedy teď očekávat další krok státního zastupitelství.